Apeluji tady nejen na ministryni práce a sociálních věcí, ale i na vládu, aby kritickou situaci z hlediska personálního zajištění lékařské posudkové služby řešila. Shrnuji: Pokud projdou pozměňovací návrhy, které předložil ústavněprávní výbor, jsme připraveni jako klub TOP 09 tento zákon podpořit a očekáváme, že vláda alespoň připraví pro příští volební období koncepční změnu služebního zákona tak, aby státní služba byla více propustná pro lidi zvenku, to znamená z akademické sféry, ze sféry krajů, obcí, ze soukromé sféry a podobně. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, ztotožňuji se tím, co tady říkal můj předřečník pan poslanec Plíšek. Je dobře, že senátoři otevřeli zákon o státní službě, protože se opravdu nepovedl. Hasíme tam požáry, které je nutné hasit, ale v zásadě všichni ministři, všichni vedoucí odborných pracovišť atd. se shodují na tom, že do státní služby není možné dostat lidi, kteří mají dostatečnou expertizu, není možné je zaplatit. My jsme tu státní správu zabetonovali. Jsou tam dva základní předpoklady. První je získat ten papír, nejlépe na soukromé škole, a druhý je odsedět si ta léta, prostě být buď ve veřejné, nebo státní správě. A to prostě nestačí. A je potřeba opravdu, a v tomto volebním období se to bohužel nestane, tento zákon velmi razantně opravit. V tom smyslu je také i usnesení hospodářského výboru. Děkuji za pozornost. Prosím pana poslance Klána. Děkuju za slovo, vážený pane předsedo. Dovolte, abych zareagoval na předřečníka, ať už pana poslance Pilného, nebo pana poslance Plíška. To je pravda.

Mám spíš ponětí, že až přijde nějaká nová vláda, která přijde po letošních volbách, tak ten služební zákon spíš zruší, než aby ho nějakým způsobem tady furt novelizovala. A my jsme ho proto nepodporovali. Když jsem na ty problémy poukazoval, že zabetonujete státní správu, tak říkali: není to pravda. Všichni říkali: ono to bude jinak. Je to smutné. Ale vy tady potom říkáte, že to bylo vlastně špatně uděláno, špatně připraveno. Ale přitom jsme to připravili my. Taky děkuji. Pokud nejsou faktické poznámky, poprosím pana ministra Jurečku. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opravdu stručně okomentovat některé pozměňovací návrhy, především ty, které předložila paní poslankyně Golasowská, což jsou B1 a B2.

Myslím si, že to jsou úrovně, kde bych odmítl mluvit o tom, že to je politizace státní správy a podobně.

Myslím, že to jsou logické věci.

Děkuji za pozornost a podporu. Děkuji, pane ministře. Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nejsou další přihlášky, rozpravu končím. Je tomu tak. Budu velice stručný.

Připočtuli lhůtu pro prezidenta, tak jsme v druhé polovině dubna a do 30. června bude zbývat jen něco málo přes dva měsíce. Ti lidé na těch úřadech čekají, co s nimi bude.

Víc nebudu zdržovat. Děkuju za pozornost a prosím o podporu. Zeptám se pana zpravodaje garančního výboru. Pan poslanec Kučera jako zpravodaj také ne. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem procedury.